Ale co bylo předtím, každá firma potřebovala snížit své náklady a má nějakou jasnou představu, do jakých peněz se může vejít. A teď neví, jak to vyjde na tom konci, když dá tomu zaměstnanci tolik peněz a dalšímu tolik peněz. Takže pokud se jedná o podporu antivirus režim B, tak vlastně de facto musíte několikrát přepočítat danou mzdu. To znamená, že navrhnete ano, dám mu 90 %, kolik z toho bude příspěvek, kolik mě to zatíží celkem, a to celé trvá neuvěřitelnou dobu a dá to neuvěřitelné množství práce a nemůže to dělat každý. Takže lidi, kteří to zpracovávají, včetně vedoucích pracovníků, kteří to mají na starosti a kteří pak posuzují bude s tímhle vůbec ten zaměstnanec spokojen, přijde mi ještě do práce? Takže pokud tady slyším, že někteří z vás pracují 16 hodin, věřte tomu, že tito pracovníci taky, včetně vedoucích firem atd.

A to koresponduje s tím, že bych chtěl poprosit, abychom se zamysleli nad tím, jak by to mohlo fungovat v případě další krize. A já mám řešení. V okamžiku, kdy to uděláme jednoduše, to znamená, že odložíme, podotýkám odložíme, většinu odvodů, plateb DPH a ostatních daní pro firmy omezené, uzavřené nebo zasažené po dobu vládních nařízení, tak vlastně vytvoříme prostor, abychom třeba za půl roku mohli na základě kontrolních hlášení, která má Ministerstvo financí každý měsíc, nebo hlášení o DPH, která zase má Ministerstvo financí každý měsíc, mohli rozhodnout o tom, nakolik jednotlivým firmám umožníme to, že nebudou muset něco platit. A mohlo by to být jenom zase do výše toho, co odvedly v minulém roce.

A je to jednoduše zprocesované, jednoduše zkontrolovatelné a samozřejmě nikdo nás nepodvede v tom, že by mohl udávat, že tamtomu zaměstnanci dal tolik a tolik peněz a přitom se s ním dohodl, že mu ten zaměstnanec ty peníze vrátí. Anebo to, že vlastně uvede, že ten zaměstnanec nepracoval, i když ten zaměstnanec pracoval. To všechno lze jednoduše udělat. A my tady sedíme, kontrolujeme, zpracováváme, děláme, stojí nás to peníze, čas, ale ty firmy hlavně nemají ty peníze, aby mohly pracovat. Tak já bych poprosil, zamysleme se nad tím a pojďme v příštím možném čase tohle všechno připravit.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

To prosím není pravda. Já upozorňuji, že celý ten systém do sebe zapadá, jeho jednotlivé díly, a je koncipován, aby dohromady dával smysl.

To znamená, ta průměrná mzda je v zákoně definována, pouze na jiném místě.

My se domníváme, že nebude.

Já myslím, že ty částky jsou obrovské, a právě proto jsme zvolili jako referenční rámec ten měsíc březen. Padlo tady také, proč zákon přichází až teď.

Abychom to administrativně zvládli, tak navrhujeme odpustit odvody.

Když je hotel zavřený nebo nemá zákazníky, nemá práci pro své zaměstnance, tak je podle zákoníku práce přidělí na překážky v práci.